Jak pomoci ohrožené skupině, jak ji zachránit, jak ukrojit z toho koláče 184 miliard a poslat třeba něco za 20, 30, 40, 50, 100, miliard těm lidem z té ohrožené skupiny. Něco, co jim opravdu pomůže.

Kolik tady proběhlo seminářů na toto téma? Seminář na téma, jak lidem z ohrožené skupiny zvednout jejich přirozenou imunitu, aby třeba pan Michálek prostřednictvím pana předsedajícího se nemusel bát o svou babičku, tady neproběhl ani jeden. Ani jeden.

Na covidu nejvíce bohatnou ti největší a nejbohatší. Kdo nejvíc vydělal na covidu v rámci České republiky?

Padlo veřejné obvinění, že pan premiér ovládá 75 % všech testů v rámci České republiky.

Kde jsou pirátské snahy na ochranu malých a středních?

Kdo tady nejvíc zbohatl v České republice? Dozvíme se to i my v České republice?

Kolik miliard korun by stála pomoc ruských, běloruských nebo kubánských lékařů? Požádala o to někdy vláda?

Pana Michálka. Můžete mi potom odpovědět? Vadilo by vám to?

Já nevím, paní Langšádlová tu není dneska, paní Černochovou taky nevidím. Máte to někdo tak nastavené?

A my jsme se tady kvůli tomu hádali několik hodin. Vzpomínáte si?

To v tom zákonu můžete mít, jakoukoliv pojistku chcete, pokud neomezíte pravomoci krajů. Tak si to vyhlásí ministr, bude to třicet dnů, my to tady potom zrušíme, protože na vás budou tlačit vaši voliči, kraje si to zase vyhlásí, zase se tady sejdeme, zase se bude hlasovat o něčem jiném.

Opakuji slova pana profesora Berana.

Předpověď počasí. Jaké na to máme dokonalé stroje a kolikrát to nevychází.

Proč si ho tady nevyslechneme?

Proč my se zabýváme jenom tím někomu něco zakázat, někomu něco přikázat, někomu dát pár drobných, abyste mu potom vyhrožovali tím, že mu těch pár drobných seberete, když špatně vyhlásí žádost, anebo že mu udělíte čtyřmilionovou likvidační pokutu?

Existuje taková statistika? ptám se opět nepřítomného ministra zdravotnictví. Existuje taková statistika, pane ministře?